Já pak asi ještě vystoupím v běžné diskuzi, ale chci zareagovat na kolegu Blažka.

Nevím, jak jsou spolu domluveni, ale enormní zájem Bankovní asociace na tom, aby zůstal stávající stav, jsem zaregistroval. A chtěl bych tady poděkovat už nepřítomnému panu vicepremiéru Bělobrádkovi, že to zmínil, že to riziko by měli nést i ti poskytovatelé. Ještě k panu kolegu Votavovi.

Nikdo mě neznal. Banky to dělaly jako smyslů zbavené, jako smyslů zbavené dělaly půjčky.

Ten se přihlásil k faktické poznámce elektronicky, kolega Marek Černoch jenom zvednutím ruky. Přece nikdo nenutí nikoho, aby si ten úvěr vzal. A pokud budeme říkat, že banky používají zástavní právo, což je zcela běžný bankovní institut v civilizovaném světě, to znamená, pokud půjčujete peníze, tak něčím ručíte, tak je to naprosto logické. A řekněme si po pravdě, kolik exekucí vzniká z nezaplacených pokut, z nezaplacených poplatků, které předepisují města. To nejsou nijak dramatické částky.

Nechci mluvit o spotřebních úvěrech.

To je přece dobrá investice, pokud to někdo udělá. Tak já bych nechtěl, aby debata byla jednostranná a že viníci jsou ti, kteří poskytují.

Kolega Benda má velkou trpělivost, ale přece jen použil faktickou poznámku.